Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Stanovisko? Kdo je proti?

Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Stanovisko?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Stanovisko?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Stanovisko? Zahajuji hlasování.

Zamítnuto.

Kdo je proti?

Zamítnuto.

Zamítnuto. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko?

Zamítnuto. Stanovisko?

Zamítnuto. Stanovisko? Kdo je proti?

Zamítnuto.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?